To ovšem vyplývá z logiky indexu meziměsíčních a meziročních, takže z tohoto pohledu byla ta meziměsíční pouze v říjnu.

Děkuji a táži se paní poslankyně, jestli chce položit doplňující dotaz?

Děkuji. Poruším jednací řád, stejně jako paní poslankyně. Já se chci zeptat vás, pane místopředsedo: Kde byla ta otázka? Já pak nemám na co odpovídat. Jsem si toho vědom. Ale máte pravdu, samozřejmě. Pojďme na dalšího přihlášeného, a to je pan poslanec Radek Vondráček, kterého zde... Ano, pardon. Začnu netradičně. Vážený pane ministře vnitra, já vás normálně rád vidím. Já jsem rád, že jste tady. Ono je vždycky lepší interpelovat konkrétní osobu než tady mluvit do zdi. Já vás chci ujistit o tom, že ačkoli to třeba budete popírat, tak česká veřejnost je skutečně znepokojena jednotlivými kroky vlády a speciálně Ministerstva vnitra v oblasti boje s dezinformacemi a obávají se, že se vydáváme cestou takzvaného ministerstva pravdy.